Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Martinů.

A to si myslím, že je klíčová věc.

A voda a teplota jsou hlavní důvody, proč dneska čelíme tak obrovskému rozpadu lesů.

Prosím, máte slovo. Já vám děkuji za slovo, pane předsedající.

Dneska to usnesení budu načítat, nebo navrhovat, potřetí. Nebudu s ním teď v obecné rozpravě zdržovat, protože je poměrně dlouhé, načtu ho v té podrobné, a chtěl bych vás poprosit o jeho podporu. Mám pro to minimálně dva velmi dobré důvody. Ten první důvod je důvod principiální. Myslím si, že by bylo velmi vhodné, abychom konečně začali říkat občanům této země pravdu.

Srpen 2017 je problém, budeme muset vypovědět, nebo nechat dodavatele, těžaře, kteří těží pro Lesy ČR, nechat vypovědět smlouvy, aby náhodou nezbankrotovali, což se potom taky koncem roku 2017 stalo.

Takže já si myslím, že vzhledem k tomu, že se bavíme o jedné šestině rozlohy této země ve správě státního podniku, resp. o jedné třetině této země, pokud budu brát lesy jako celek, tak si myslím, že by bylo skutečně vhodné začít našim občanům říkat pravdu.

A druhá věc, a ta je možná, nebo zcela jistě ještě důležitější, a to je to, že pokud chceme nějakým způsobem měnit ten systém státní správy lesů, ochrany lesů, ale i měnit přístup Ministerstva zemědělství jako zakladatele státního podniku, tak přece musíme vědět, co se stalo.

Takže já si myslím, že je skutečně potřeba říct, co se přesně v těch lesích stalo, proč se to stalo. Je to prostě o tom, že potřebujeme informace pro to, abychom mohli činit kvalifikovaná rozhodnutí, my zde tady, zejména ta, které se týkají novel lesního zákona, mysliveckého zákona, státního rozpočtu a dalších věcí.

A další věc, a tím bych to s dovolením zakončil. Já to do značné míry chápu, ta situace je skutečně složitá. Nezávidím panu řediteli tu situaci, jakou musí řešit.

Ale že se to dělo v době hospodářského růstu, kdy rozhodně nebyl důvod, nebyl ospravedlnitelný důvod, to já považuji za velkou chybu.

A já si teď v posledních dnech s právníky kladu otázku, jestli náhodou tady ten přístup nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu zanedbání povinností při správě cizího majetku.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Bendl. Pan kolega Holomčík navrhuje hledat pachatele.

Neoficiální je zcela určitě větší než 3 miliony hektarů.